druhé čtení

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, už jsme tady tento vládní návrh zákona představovali. Je předkládán mimo plán legislativních prací vlády na rok 2019 a jeho cílem je zvýšení ochrany dětí v právních vztazích a posílení role zákonných zástupců při právním jednání nezletilých.

Vládní návrh nemá ambici řešit otázku vymáhání dětských dluhů v současnosti již dospělých osob.

Já vám děkuji.

Já jsem za tuhle úpravu velmi ráda. Druhou úpravou je úprava účinnosti, protože víte, že účinnost byla navrhována paní ministryní spravedlnosti již od 1. ledna, to se nám nepodařilo.

Zároveň byl schválen jako poslední pozměňovací návrh, který vám byl doporučen jako plénu, a sice určité úpravy týkající se držby. Držím se své zpravodajské role, takže tolik stručně, kolegové a kolegyně. Krátce vystoupím také samozřejmě jako poslanec v obecné rozpravě. Já vám děkuji, paní zpravodajko.

Vážená paní ministryně, pane ministře, kolegyně, kolegové, jenom velmi stručně představím pozměňovací návrh, ke kterému se v podrobné rozpravě potom přihlásím. Jedná se o drobnou úpravu do přechodných ustanovení tohoto bezpochyby důležitého sněmovního tisku, jak tady říkala paní ministryně i Kateřina Valachová jako předkladatelka.

A ta drobnost, kterou ještě nad rámec toho, k čemu jsme dospěli na ústavněprávním výboru a já to kvituji a také jsem to tam podpořil tak ta drobnost se týká přechodných ustanovení, protože opakovaně se ke mně dostávají informace z praxe, hlavně u institucí veřejnoprávních, jako jsou obce, města a podobně, kde úředníci jsou značně na pochybách, zda v případě, že by odpustili třeba i miniaturní dluh, s jehož vymáháním jsou často spojeny další obrovské zbytečné náklady, protože je dopředu jasné, že ten dluh je v zásadě nevymahatelný, tak ti úředníci často se obávají, že kdyby tak učinili, tak by jednali v rozporu s péčí řádného hospodáře.